Také děkuji. Mám tady ještě tři faktické poznámky, potom pan zpravodaj s přednostním právem.

Stejný argument je o tom, že se vrátí kouření nebo kouř do hospod.

A nedá se očekávat, že by stejné restaurace po této novele vrátily kouření zpátky na ta místa.

Děkuji za slovo. Mě jenom nadzvedla ta zmínka paní kolegyně

Děkuji.

Já si myslím, že je namístě, protože tam budou, jak řekl pan poslanec Výborný, měnit skutečně některé parametry toho zákona, té jeho současné podoby, takže si myslím, že ten čas se opravdu využije, a neznamená to v žádném případě, že bychom po tu dobu nic nedělali. Naopak na tom budeme pracovat, pokud se tedy nebudeme zabývat stále tímto zákonem. Děkuji. Teď s přednostním právem pan zpravodaj. Pane předsedající, děkuji. Dámy a pánové, dovolte mi jenom pár poznámek v obecné rozpravě.

Jsem rád, že paní profesorka tady uvedla právě poměrně dokonalý rozklad toho výsledku Ústavního soudu. Myslím si, že je potřeba se zabývat jenom těmi novými záležitostmi.

Včera vyšel nový průzkum z fakulty sociálních studií.

A to bychom měli zvážit jako důležitý argument, protože něco takového přece nechceme.

Děkuji. Teď fakticky pan navrhovatel, pan poslanec Benda.

Ale jenom teze pana zpravodaje, že vše, co v životě můžu dělat, můžu dělat jenom na základě zákonů, je prostě teze naprostého neporozumění právního řádu. Každá svobodná osoba může konat to, co není zákonem zakázáno.